Byl tady dotaz, a řekl bych nepřesné srovnání, tak se ho pokusím vysvětlit a myslím, že to je nepochopení mezi politickou funkcí a odbornou funkcí. Bylo tady srovnání, proč navyšujeme kompetenční požadavky na vedení Národní sportovní agentury nebo na osoby vedení Národní sportovní agentury, a bylo tady srovnání s tím: vždyť na ministry žádné kompetenční požadavky nemáme. Zase, myslel jsem si, že jsem to vysvětlil. Chybu hledám ve vysílači, nikoliv v přijímačích, takže ještě jednou vysvětlení. Ministr je politická role, ministr je politická funkce, která ve výsledku, tak jak funguje naše demokracie byť ne ta samotná funkce, ale tak, jak se přetavuje většinou v Poslanecké sněmovně, v odpovědnosti vlády Poslanecké sněmovně je v zásadě výsledkem voleb, má být výsledkem voleb, musí být výsledkem voleb. To je role ministra. Role vedení Národní sportovní agentury je role odborná ve vedení sektorového ústředního orgánu státní správy. Tak jsem si myslel, že rozdíl odborné sektorové ústřední orgány státní správy a role ministra jsem snad dostatečně vysvětlil.

Třetí poznámka od konce, snad zareaguji opravdu na všechno, snažil jsem se si poznámky dělat. Padl tady dotaz, proč tuto změnu neděláme až s ministerstvem sportu, nebo proč dokonce nepíšeme rovnou ministerstvo sportu a proč nečekáme a tuto změnu neděláme současně se změnou zákona o sportu. Prosím vás, tady jenom řeknu: předpokládám, že všichni žijeme já v ní žiju v politické realitě. Já bych si ho velmi přál, velmi bych si ho přál, ale žiju v politické realitě a ministerstvo sportu dneska nemáme. Pokud by ta reakce, kterou jsem já dneska vnímal ve faktických poznámkách nad relativně obsahově úzkou, podle našeho názoru důležitou, ale relativně úzkou organizačně funkční novelou zákona o podpoře sportu, probíhala nad vznikem ministerstva, to znamená nad změnou kompetenčního zákona, no tak to se tedy obávám, že bychom v tomto volebním období to ministerstvo sportu stejně nevytvořili, když vidím tu debatu. Druhá poznámka, zákon o sportu: český sport a to jsem také zdůrazňoval má spoustu problémů k řešení: vícezdrojové financování, zavedení principů CSR, mezistátní firmy a tak dále do principu veřejných zakázek, možná změna programu ČT4 Sport a tak dále, postavení profesionálních sportovců v tom jsou na Slovensku mnohem dál. Já jsem také férově říkal, že tato novela je jedním... taková podmínka sine qua non, jedna z důležitých podmínek, abychom český sport začali měnit k lepšímu. Není to zázrak, který vyřeší vše, ale je to jedna z nutných podmínek. Kontrola již jsem tady zmiňoval, tak to je možná duplicitně, už jsem si poznamenal, že to bylo od víc kolegů, Národní rada pro sport dneska má v zákoně nulové kompetence, dozorčí komise navržená v novele má zákonem stanovené kompetence, ale i zákonem stanovené povinnosti, to znamená opravdu povinnosti četnosti zasedání, kontroly hospodaření, kontroly souladu činnosti Národní sportovní agentury se zákonem, pravomoci, nahlížení do podkladů, nahlížení do čísel, nahlížení do ekonomiky. Poslední bod, který chci jenom vyvrátit, to už je opravdu zcela věcná, padla tady v debatě nepřesná informace, tak to chci uvést na pravou míru, že předseda vlády může kdykoliv odvolat předsedu Národní sportovní agentury. Přečtěte si, prosím vás, stávající znění zákona. V zásadě za běžného chodu věcí je předseda Národní sportovní agentury, a to jenom věcně konstatuji, odkazuji na zákon, neodvolatelný. Tolik tedy snad k vypořádání všeho, co padlo v diskusi. Věřím, že jsem se pokusil zodpovědět vše.

Tolik za mě. Děkuji mnohokrát. Ano, děkuji. Poznamenal jsem si zkrácení o 30 dnů na 30 dnů a nevyslovil jste souhlas navrhovatele. A tímto tedy mohu ukončit rozpravu, takže končím obecnou rozpravu.

Taky jsem zde zmínil nějaké své osobní výtky, které mám k té novele, ať už to bylo to vzdělání, a přirovnával jsem to tady právě k tomu, že všichni si přejeme, aby to směřovalo k ministerstvu sportu, a podle mého názoru a podle názoru i mých kolegů je to prostě bohužel krok zpět. Nicméně my samozřejmě budeme rádi nadále spolupracovat na tom, pokud tento zákon projde do druhého čtení, a pokud nebude vyslyšen můj návrh na vrácení předkladateli k přepracování, což si myslím, že by byla ta lepší varianta, než zde načítat komplexní pozměňovací návrh, tak samozřejmě budeme rádi na tom nadále spolupracovat.

A tím, že tady padlo veto od pana předkladatele na 30 dní prodloužení lhůty, podávám ještě návrh o 20 dní. Děkuju za pozornost a děkuju.